Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Klaška. Tak já, aby nedošlo k mýlce, tak ten návrh ona je to krátká věta přečtu, aby bylo jasné, že nejde o jasné spáchání přestupku, ale jde o podezření ze spáchání přestupku. On má jenom podezření a v tu chvíli odebírá nebo zadržuje, chceteli, z pohledu řidiče je to úplně jedno.

Více než tři týdny, protože se neprokázalo, že by měl alkohol v krvi, ale byl mu zadržen a odebrán. Tohle je strašně gumový paragraf, který je možné zneužít, a myslím si, že do té legislativy nepatří. Pojďme se bavit o tom, jak to specifikovat tak, aby policista neměl všehomoc, absolutní. Tam si myslím, že je to správně, o tom se pojďme bavit, ale tohle dává absolutní moc, protože je to jenom podezření. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klaška. Prosím. Děkuji za slovo.

Já jsem přesvědčen a vím to, protože jsem tam byl dost dlouho starostou na to, abych věděl, jakým způsobem se tyhle věci dějí a projednávají, a tvrdím, že řada řidičů přestupců, kteří evidentně spáchali dopravní přestupek, se tomu vyhýbala, vyhýbala se projednání dopravních přestupků déle, než je promlčecí lhůta jeden rok. Děkuji. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Laudát.

To snad nemyslíte tohleto vážně!

Proboha, zamyslete se nad tím, co tady předkládáte a ještě na tom trváte. Děkuji. Nyní tedy eviduji dvě přihlášky s přednostním právem.

Dobrý den, kolegyně, kolegové. Zatím tu nejsem v roli zpravodaje k hlasovací proceduře. Já vám je vysvětlím, není to nic složitého. Tak jak jste žádali, mohu za sebe garantovat, že se pokusím nevytvořit zmatek a u každého pozměňovacího návrhu kromě stanoviska výboru i řeknu, který poslanec to je, a v jedné větě, o co se jedná, aby nedošlo ke zbytečnému zmatení. Zmíním z té série pozměňovacích návrhů dva momenty. První je debata nad návrhem pana poslance Kudely, to odebírání řidičských průkazů, budou to návrhy C1 a C3. Za sebe musím říci, že i já jsem v této věci zdrženlivý a vyjadřuji nesouhlas. Myslím si, že v tuto chvíli, tak jak je systém nastaven, řidičský průkaz je možné odebrat v případě, že ta další jízda bude nebezpečná, to znamená alkohol nebo drogy, a jinak přichází správní řízení a další právní kroky, tak že je to nastaveno zatím správně, ale bude to pochopitelně záležet na vašem názoru. Druhou zmínku v rámci obecné rozpravy a vaši pozornost bych rád upoutal na pozměňovací návrh pod písmenem I kolegy Berkovce, který se týká jedné rozepře mezi dvěma paragrafy v pravidlech silničního provozu. Týká se to předjíždění. Já nechci kolegu suplovat, vidím, že je přihlášen do rozpravy. Jeho návrh byl zatím vypořádán negativně, ale stojí za to zvážit, jestli ho nepodpoříme.

Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Stanjura a připraví se pan poslanec Berkovec. Já vás, kolegyně a kolegové, požádám opět o ztišení, abyste respektovali řečníky u pultu. Prosím. Děkuji za slovo.

Letos je to druhá novela... Já vás poprosím, kolegové, abyste věci, které máte k řešení, šli řešit případně do předsálí.

A jak se pak má v tom vyznat občan, když my sami nevíme, co jsme schválili?

Včera to byl zákaz kouření. Dneska tady máme dva pozměňovací návrhy, které směřují k větší svobodě, ale tím pádem i k větší zodpovědnosti. Za prvé je to návrh pana poslance Junka, který navrhuje v souladu s řadou evropských zemí četl jsem ve druhém čtení ten seznam více než dvaceti evropských zemí, kde se toleruje nízká hranice alkoholu u cyklistů. Ano, tohle zvyšuje svobodu, ale současně to zvyšuje odpovědnost těch cyklistů. Druhý návrh, který zase zvětšuje svobodu a současně zodpovědnost, je návrh na zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic. Stejný případ větší možnost svobody a volby, ale také větší zodpovědnost za své chování. Co naopak nepodpoříme, je návrh pana poslance Kudely. Řekněme si to napřímo: tento návrh zvyšuje korupční rizika. Nic jiného to není. A chyba se stane každému. Vzpomeňme si, jaký byl osud minulé novely. Pan ministr, pravděpodobně po konzultacích s policií, tady prosazoval právo veta pro Policii České republiky při posuzování dopravních staveb.